Pane poslanče, čas vypršel a současně je 12 hodin, budeme se muset věnovat dalšímu bodu. Děkuji vám za pochopení a já přerušuji projednávání tohoto bodu v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny.

V tuto chvíli předám řízení schůze a pak se budeme věnovat tomuto napevno zařazenému bodu.